41.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, tento návrh novely trestního řádu a trestního zákoníku si klade tři cíle.

Z tohoto důvodu chceme zavést možnost, aby pokud někdo byl požádán o poskytnutí úplatku a z tohoto důvodu jej také poskytl, tak pokud bezodkladně o tom uvědomí orgány činné v trestním řízení a bude s nimi řádně spolupracovat tak, aby došlo k odsouzení skutečného pachatele, to jest toho, kdo vyžadoval takový úplatek, tak aby oznamovatel byl beztrestný. Jde o to, že byl touto Sněmovnou nebo vůbec Parlamentem přijat ústavní zákon, kterým došlo k časovému omezení imunity poslanců, senátorů a soudců Ústavního soudu, ale nebylo to promítnuto do trestního řádu, takže to se napravuje, aby to mohlo reálně fungovat. A tím posledním a zřejmě nejkontroverznějším prvkem, ale podle mne velmi důležitým, je zavedení trestnosti přípravy trestného činu z krácení daně, poplatků a podobné povinné platby. Tam jde o to, že se dnes oproti minulosti jedná o mimořádně sofistikovanou činnost, pravidelně dokonce přesahující hranice jednoho státu a organizovanou zločineckými skupinami, které se přeorientovaly z jiných činností právě na tuhle, protože je nejvýnosnější.

Z tohoto důvodu považujeme za nezbytné, aby i zde tedy ta příprava trestná byla. V této souvislosti se původně vyslovovala obava z toho, že různí daňoví poradci a tak podobně budou nuceni hlásit vlastně pořád něco, i každou konzultaci, a tak dále, to bylo odstraněno v legislativním procesu tím, že je to trestný čin, kde už nebude zařazen v katalogu těch, u kterých jejich nepřekažení je trestným činem. Na úvod myslím stačí. Prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi. Nyní bych poprosil o slovo zpravodajku, kterou je pro prvé čtení paní poslankyně Helena Válková, která je bohužel omluvena.

Návrh jsme přijali. Prosím paní zpravodajku o její úvodní slovo. Prosím, paní poslankyně. Pan ministr tady předložil vládní návrh, který upravuje opět tři okruhy otázek. Prvním cílem úpravy je snaha o motivaci subjektů k oznamování případů korupčního jednání.

Druhým cílem je reakce na přijetí ústavního zákona, kterým došlo k časovému omezení imunity poslanců, senátorů a soudců Ústavního soudu změnami provedenými na ústavní úrovni, avšak fakticky nebylo dosaženo sledovaného cíle, neboť nebyly provedeny navazující změny v trestněprávních předpisech. A posledním ze sledovaných cílů je zavedení trestnosti přípravy trestného činu zkrácení daně, poplatku a povinné platby, což tady bylo panem ministrem podrobně zdůvodněno, a na což tedy odkazuji tak, jak zde přednesl. Domnívám se, že je potřeba podpořit tento zákon, který je vládním zákonem, a navrhuji, aby bylo hlasováno o jeho propuštění do druhého čtení a přikázání ústavněprávnímu výboru.